Čili to je zdůvodnění toho, proč jsem podal svůj návrh, který je v proceduře označen jako návrh pod písmenem E, myslím, je to E1 až E11. Tohle je konkrétně tedy návrh E1 v kombinaci s návrhem E3 varianta 1, případně varianta 2.

My tady vlastně máme před sebou zákon, jehož cílem je především chránit klienty, což je samozřejmě v pořádku.